A tento politik nejmenované strany určitě si to všichni dokážete najít na internetu tak jeho trestní stíhání bylo zastaveno a je to prý jenom přestupek. Takže já zde vidím velmi zajímavé selektivní uplatňování práva.

Já se vás ptám, je to tedy normální, že někoho za tento výrok stíháme, vydáváme ho tady ve Sněmovně, a druhý bez problémů chodí po světě, žádné trestní stíhání proti němu není vedeno? Každý si to vyhodnoťte podle sebe. Děkuji za pozornost.

Pane poslanče, prosím, vaše dvě minuty. Pěkné odpoledne. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Když si přečtu dnešní vyjádření pana kolegy Gazdíka na tiskové konferenci, který řekl, že nezávislost a tak dále hlasovací mašina komunistickopopulistickofašistické koalice je zkrátka v přesile, tak ti komunisti mi vycházejí tam , za populisty většinou bývá označeno hnutí SPD.

Děkuji za slovo.

Jenom fakticky k některým věcem, které tady lítají.

To je prostě veřejná informace, kterou lze využít i někde jinde. To jenom zaprvé. Zadruhé bych chtěl podotknout, že fašisti tady lítají běžně. Takže jako ta diskuse je všeobecně... Za nacistu. Pardon, pardon. Ta diskuse je všeobecně jako vyhrocená a v internetové kultuře nebo obecně existuje takové pravidlo a říká se tomu Godwinův zákon, že dříve či později se v každé diskusi objeví argument ad hitlerum. Děkuji. Nyní vystoupí na faktickou poznámku, mám jenom jednu přihlášku, pan poslanec Antonín Staněk. Pane poslanče, máte slovo. Tak prosím. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem opravdu dneska zděšen. Při vší úctě, a my jsme o tom s paní poslankyní Černochovou mluvili, takže já to teď nemyslím ve zlém, ale dneska ráno jsme začali používat pojmy fašista, označovat se osobně za fašistu.

Prosím vás, snažně vás prosím, kontrolujme svoje vyjadřování.

Pane poslanče, máte slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, po pár desetiletích se konečně po vzoru západní Evropy dopracováváme do skutečně orwellovského světa.

A když už nás velký bratr sleduje, tak také sleduje a kontroluje, co říkáme, co si myslíme, a za názory, které vybočují z řady, trestá. Co je špatného na prohlášení, že když zakazujeme do Evropy dovoz invazivních rostlin, tak bychom měli přemýšlet také nad zákazem dovozu invazivních migrantů v Evropě a nad stavem demokracie nepřátelských kultur? Je to svatá pravda a právo každé země bránit svou kulturu.

Děkuji za pozornost. Nyní tady mám jednu faktickou poznámku paní poslankyně Jana Černochová. Děkuji, pane místopředsedo. Nic takového jsem neřekla. A prosím všechny kolegy, aby si nezaměňovali pojmy fašismus a nacismus.

Omlouvám se paní poslankyni, protože opravdu jsem to zaměnil. Omlouvám se vám. Nicméně oba ty termíny se tady objevují velmi často. Omlouvám se. Děkuji, pane předsedající.

Muslimští migranti také nejsou původními obyvateli Evropy a stejně jako invazivní druhy znamenají nečekané šíření a postupné vytlačení původních obyvatel Evropy. Proto by měli mít také zákaz vstupu na území EU. Podpis paní kolegyně, poslankyně Karly Maříkové.